A to je ten základ, že o tom budou rozhodovat pašeráci, a my proto jsme za to bojovali.

Takže neodpověděl jste na mandát, nevíme tu pozici. Za naší vlády byla evropská agenda a tam se hlasovalo. Tam měla... Ten ministr dostal ten mandát.

Jaký to byl mandát? A ten váš mandát byl jaký?

Vy tady mluvíte o solidaritě. Dobrovolně. To Řecko bude chtít peníze na ten plot. Itálie, Španělsko, Řecko. No jednoduše, protože oni potom řeknou, no tak když nám nedáte peníze, no tak my to pustíme.

Nechápu.

Tohle je výsledek. Takže je to peklo.

Mám zde dvě přednostní práva. Jako první vystoupí pan poslanec Rozvoral, který zastupuje po zbytek dne předsedu klubu Radima Fialu, a poté pan ministr Rakušan. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády. Já se ve svém vystoupení, takříkajíc prvoinstančnímu schválení změn migrační a azylové politiky na úrovni Evropské unie, budu držet faktů. Konkrétních informací, citací a čistému popisu nejrůznějších souvislostí této záležitosti.

Dohoda z minulého týdne je de facto vstupní vyjednávací pozicí budoucímu závaznému nařízení o řízení o azylu a migraci, které budou povinny členské státy aplikovat do své legislativy, právních řádů a praxe přímo, bez jakýchkoliv změn či výjimek. Tato dohoda bude také základem pro jednání předsednictví Rady Evropské unie s Evropským parlamentem a pro následné finální hlasování o definitivní podobě těchto unijních závazných právních norem. Toto budoucí nařízení o řízení o azylu má zavést společné azylové řízení v rámci celé Evropské unie, které budou muset jednotlivé členské státy provádět a jeho pravidla dodržovat v případech, kdy migranti žádají o mezinárodní ochranu. A je to tak správně. A je to i jediná pro nás představitelná a přijatelná možnost. Zjednodušují se i jednotlivá procesní opatření, například se má zkrátit trvání azylového řízení na šest měsíců, což je též kontraproduktivní, a v řadě případů to neumožní dostatečně prověřit minulost žadatele o azyl a to, zda o sobě uvádí relevantní a pravdivé údaje.

Druhou věcí je to, že některé členské státy je dlouhodobě nedodržují, ale to už je jiná věc. To mají řešit příslušné soudní orgány, například Soudní dvůr Evropské unie a podobně, ale určitě to není důvod k jejich překotné změně, která je navíc jednoznačně změnou k horšímu. Dublinské dohody například říkají, že migrant do Evropské unie musí žádat o azyl v takzvané první bezpečné zemi, do které v rámci Unie vstoupí, a že povinnost v tomto azylovém řízení rozhodnout má právě tato jedna země a nikdo jiný. Co má obsahovat v minulém týdnu navržený nový mechanismus povinné solidarity, což je vpravdě orwellovský termín? Několik věcí včetně takzvaného přemístění, což je v podstatě jen synonymum pro přesun migranta do jiné členské země Evropské unie na základě početních kvót, takže nejde tak docela o konec migračních kvót. Je fakt, že povinnou, tedy nařízenou, nadiktovanou solidaritu bude možné projevit i jinak. Například finančním příspěvkem ve výši v přepočtu bezmála 500 000 korun na jednoho nepřemístěného migranta, nasazováním personálu nebo opatřeními zaměřenými na budování jakýchsi blíže neurčených kapacit. A kvóty zde dle textu návrhu opravdu budou v podobě existence minimálního ročního počtu přemístění z členských států, v nichž většina osob vstupuje do Evropské unie, tedy z takzvaných států na vnější hranici Unie, do těch členských států, které jsou méně vystaveny takovým příchodům.

Mimochodem zděšení budí i to, že tyto finanční příspěvky nebudou směřovat k zemím zasaženým nejvíce ilegální migrací, ale do speciálně vytvořeného fondu, který bude spravovat Evropská komise.

To má znamenat, že přispívající členský stát, například Česká republika, převezme odpovědnost za posouzení žádosti o azyl osob, které by za normálních přirozených okolností a za současného právního stavu podléhaly předání do odpovědného členského státu dle zmíněných Dublinských dohod.